Ale pokud se týká samotné svobody, tak myslím, že i v tom vyjádření Ústavního soudu je o tom zmínka, že zákaz nezasahuje svobodu kuřáků absolutně, neboť stále mají možnost kouřit v mnoha prostorách, a to jsou např. ty zahrádky nebo i jiná místa.

Já jako zpravodaj navrhnu zamítnutí v prvním čtení, poněvadž stávající norma stojí za to.

Děkuji. Prosím zpravodaje, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, do konce jednání nám zbývá nějakých 18 minut, mám tady 12 osob přihlášených do rozpravy, ale předtím mám ještě přihlášeného s přednostním právem pana místopředsedu Okamuru. Tím otevírám i obecnou rozpravu. Tak vážené dámy a pánové, dovolte mi taky, abych se vyjádřil k tomuto návrhu na novelu tzv. protikuřáckého zákona. Jsem spolunavrhovatelem tohoto zákona, takže samozřejmě stanovisko je z tohoto pohledu zřejmé. Jsem plně přesvědčen, že je potřeba tento špatně napsaný zákon upravit. Neříkám zrušit. My říkáme upravit tak, aby byl vyvážený.

My jako SPD jsme byli pouze jednou ze dvou stran v minulém volebním období, která komplexně hlasovala proti tehdejšímu návrhu tzv. protikuřáckého zákona, protože jsme upozorňovali na to, že sice omezení kouření, omezení tohoto, řekl bych, ne úplně zdravého jevu je určitě namístě, ale musíme to udělat tak, aby to bylo vyvážené, aby ten zákon byl funkční, aby se zákonem byla spokojenost co největšího množství občanů.

Ale k tomu se samozřejmě ještě dostanu.

Je to samozřejmě o celé řadě dalších míst v České republice.

A možná zase budeme někdy v budoucnu hledat, nebo přistoupíme, k návrhu nějaké jiné novely tady bude iniciativa, protože skutečně v každé evropské zemí, já s tím souhlasím, ta úprava je nějakým způsobem v nuancích jiná, dokonce i v rámci stejné země, jak už tady bylo řečeno, ty úpravy jsou jiné. Takže v každém případě my novelu protikuřáckého zákona podporujeme, protože si myslíme, že stávající znění toho zákona není ideální, a v každém případě podpoříme, abychom tuto změnu provedli. Takže děkuji za pozornost. Já také děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo řadu faktických poznámek, i když si nemyslím, že by to byla vaše vina. Prvního tady mám pana poslance Holíka.